Tímto zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Proti?

Návrh byl přijat. Tímto konstatuji, že návrh byl zamítnut do dalšího projednávání.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovoluji si jménem dvou poslaneckých klubů, sociální demokracie a KDUČSL, navrhnout, aby Sněmovna dnes jednala a hlasovala meritorně i procedurálně o všech návrzích i po 19. hodině. Dám o tomto návrhu hlasovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Hlasování končím. Je to hlasování číslo 149. Konstatuji, že návrh byl přijat a budeme jednat i po 19. hodině.